Pak jsme ho tady všichni museli přemlouvat a média tlačit, aby vůbec složil mandát. Ano, vy prosazujete cenzuru názorů občanů v České republice.

Protože vám prostě teče do bot ve vládní koalici. Proto vládní pětikoalice, čím více vám bude klesat důvěra, a už vám klesla, jak víme z toho průzkumu, zatím jednoho, který byl zveřejněn v televizi Nova, tak vám vládní důvěra už velice poklesla, důvěra občanů.

Vždyť ten ministr Jurečka nemá připraveného v ruce vůbec nic.

Vaše vláda vzala peníze zdravotně postiženým lidem. Vždyť to všichni zdravotně postižení lidé vidí. Neřešíte zdražování. Zdražili jste životy všem důchodcům a studentům mimo jiné tím, že jste snížili slevu na dopravu. To znamená, vy jdete přímo proti občanům České republiky. Vy ještě tady útočíte na někoho jiného. Na to čas máte útočit a lhát o ostatních, ale pracovat pro občany, na to evidentně nemáte čas vůbec. To znamená, další záležitost. Třeba důchodci. Vy jste se rozhodli, že má být tady zákonná valorizace důchodů. Zákonná, nikoliv díky vám, to je přikázáno zákonem, takže by to musela udělat jakákoliv vláda. Automaticky by to tak bylo.

Říkali jste, že nic navíc už důchodci nedostanou.

Vy úplně kašlete na řešení problémů českých občanů.

Proč si vymýšlíte? Schválně říkám vymýšlíte, protože jste dáma, tak používám samozřejmě mírnější výraz.

Říkáme to tady celou dobu. Všichni jsme odsoudili porušení mezinárodně uznaných hranit.

Pak zase rozhodnou volby, jak to bude dál.

Myslíte, že tím něco změníte? Nezměníte tím nic, protože občané České republiky vidí, že jim chodí účty za energie a že neděláte vůbec nic, vaše vláda. Občané České republiky vědí, že všechny okolní země kolem České republiky přijímají a přijaly plošná řešení na pomoc občanům.

Nic! Lidé jsou zoufalí, nemají peníze, a vy nemáte připraveného tady vůbec nic. Jo vlastně máte připraveného.

A vy ještě berete 14 miliard korun pojišťovnám, aby vlastně zdravotnictví mělo ještě méně peněz, a zhoršujete tím dostupnost zdravotní péče v České republice.

My to budeme obstruovat, ten návrh. Protože my zásadně nesouhlasíme, zásadně nesouhlasíme se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany. Už teď řada oblastí zdravotní péče, například stomatologická péče, není pro řadu občanů dostupná jak finančně, tak kapacitně.

Ano, přidali jste peníze na vaše tři nové ministry. Pro jejich sekretariáty jste nabrali asi 70 lidí za desítky milionů korun. To znamená, sami sobě si přidáváte. Také kvůli vaší vládní koalici, jak víte, v lednu stouply platy politikům. My jsme hlasovali proti. My jsme tady měli návrh na zamražení platů politiků na celé volební období, ale vy jste ho zamítli. Ale občanům jste vzali.